Děkuji a já zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nevidím nikoho přihlášeného, všeobecnou rozpravu tedy končím. Zeptám se pana zpravodaje, zda má zájem o... Nemá, děkuji. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ani do podrobné rozpravy nevidím nikoho přihlášeného, končím tedy podrobnou rozpravu a přistoupíme k hlasování.

Kdo je proti?

Návrh usnesení byl přijat.